Aha, dobře, tak se na to podívám. A snad jsem řekla všechno. Dobře, děkuji. Nyní zde mám s faktickými poznámkami z místa pana poslance Martínka a poté pan poslanec Hrnčíř.

To určitě ne.

Tak jako co konkrétně chtěl teda udělat?

Protože to je naprostá většina toho, co ty daňové úlevy jsou.

Není to něco, co když se zavede, tak přinese peníze, ale právě naopak. Děkuji.

To jenom tak jako technicky na okraj. Já jsem chtěl spíš se vyjádřit k tomu, co zaznělo k rozpočtu. Náš první československý ministr financí pan doktor Rašín měl takové heslo, kterého se celý život držel. Říkal: pracovat a šetřit. Naše vláda nešetří, ale pracuje. Pracuje usilovně na rozvratu veřejných financí a na bankrotu České republiky.

Neutěšeně rostou náklady na správu státu, roste počet státních zaměstnanců, a vláda se tváří, že se nic neděje. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže z mého pohledu, osobního pohledu, je všechno velice nepřesný odhad nepřesně kvalifikovaných čísel, a kdybychom tady měli teď stát a sestavovat státní rozpočet s nějakou alespoň přesnou predikací, tak bychom museli jít do rozpočtového provizoria, sejít se někdy koncem února nebo v březnu a vyjít z pevných statistických dat, která budou za tento rok, a říci si, takto se vyvíjí nebo začíná vyvíjet i začátek následujícího roku.

A do toho my přicházíme tedy s tou velikou investigativní diskusí o státním rozpočtu a o schodku 320 mld. korun.